To je pravda.

Tak nechápu.

Takže slovy Jana Hamáčka, on byl v té době významný člen sociální demokracie, předseda Poslanecké sněmovny, zločin si vláda Bohuslava Sobotky dala do svého programového prohlášení. Stejně tak jako první vláda Andreje Babiše, stejně jak druhá vláda Andreje Babiše. Tak když nás za to kritizujete, a my tu kritiku přijímáme a uznáváme a nepřeme se s vámi, tak to pojďme společně změnit. Ta nabídka prostě platí.

Každý z vás, který máte na starosti rodinný rozpočet, firemní, rozpočet nějaké organizace neziskové, ziskové, malé, velké firmy, tak musíte potvrdit, že najít úsporu 1,5 % není mimořádně náročný úkol. To ani úspora 10, 20, 30 %.

To je jiný problém.

Bohužel jsou tam minimálně tři faktory, které jsou proti daňovým poplatníkům, a to je snížení úroků a náhrad, které platí stát při nezákonném postupu státní správy to je třeba zdůraznit, při nezákonném postupu, nevím, proč by stát neměl platit jak mourovatý, když postupuje nezákonně. Za druhé, těch 15 dnů, ta půjčka 27 miliard, a za třetí je zrušení té toleranční doby pro podání přiznání.

Čas ukázal, kdo má pravdu. A musím ocenit, že je dobře, že jste to opsali z jiných zdrojů a že jste to dali mnohdy, ale zbytečně ztrácíme čas a můžeme to udělat rovnou.

Děkuji za pozornost. Poznamenal jsem si váš návrh na opakování druhého čtení, takže o něm budeme hlasovat ještě před hlasováním o pozměňovacích návrzích, protože pak by to nemělo pochopitelně smysl.

Já jsem chtěl jen velmi stručně reagovat na svého předřečníka, vaším prostřednictvím, ohledně těch formulářů.

Ale Finanční správa stále trvá na tom, že to má být po jednotlivých dnech a že těch položek mají být stovky. Já si myslím, že je to naprosto nerozumné.

Jestli by si ty firmy půjčily na pětiprocentní úrok, tak všechny firmy v České republice to bude stát 50 milionů korun. Takže se tady vyměňuje 50 milionů korun za 800 milionů korun, které jsou v podstatě neřešeny rok, rok a půl.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych se v krátkosti vyjádřil k daňovému řádu.

Je dobré, že si můžete změnit i DIČ, pokud jste podnikající fyzická osoba, že už to nemusí být rodné číslo, nicméně ta negativa jednoznačně převažují.

Špatné je odstranění takzvané liberační pětidenní lhůty pro pozdní podání daňového přiznání, což si myslím, že je praxe, která tady je už roky, a není třeba ji rušit. Já si myslím, že to problém žádný není.